1. Budeme se zabývat třetím čtením.

Paní ministryně? Paní zpravodajka? V tom případě bych požádal paní zpravodajku, aby nás seznámila s procedurou hlasování a potom bychom o jednotlivých návrzích hlasovali. Ještě požádám sněmovnu o klid. Budeme rozhodovat ve třetím čtení, abychom všichni sledovali jednotlivé návrhy. Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, kolegyně, kolegové, dovolte mi, abych navrhla proceduru hlasování ke sněmovnímu tisku 808.

Sedmé hlasování se bude hlasovat o pozměňovacím návrhu pod písmenem E3 pana poslance Kalouska, což je změna výše kompenzačního bonusu a hrazení fixních nákladů podnikatele.